Já budu reagovat na vaše vystoupení, paní ministryně. To tady říkám na rovinu. Druhá věc, že co se týká interpretační doložky, předseda poslaneckého klubu Radim Fiala tady neřekl nic o interpretační doložce ze strany Maďarska. To není nic společného s interpretační doložkou. A třetí, já už jsem to tady říkal včera.

A s tím my jsme v principu problém neměli. Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem bude reagovat.

Ale nevím tohle přesně, takže se s vámi o to nebudu přít. Každopádně to Maďarsko tady pan kolega Fiala zmiňoval opravdu. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych vás rád seznámil taky se svým postojem k Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. Já se přiznám, že nejsem odborník na vojenskou problematiku, nicméně mě tato problematika vždy zajímala. Nejsem ani odborník na mezinárodní smlouvy, ale nicméně už to tady bylo zmíněno, asi jste si toho všichni všimli, že dostáváme spoustu mailů a lidi se nás ptají na mnoho otázek. A já jsem se pokusil udělat takovou kompilaci těch nejdůležitějších dotazů a pokusím se citací z těch smluv a svým pohledem na tu citaci těm lidem nějakým způsobem odpovědět, protože možná mnoho z nich to sleduje, tady to jednání. A samozřejmě budu čekat, že protistrana, tedy hlavně paní ministryně, na to bude reagovat a nějakým způsobem to vysvětlí těm lidem. Smlouva má umožnit působení Armády Spojených států amerických na území České republiky za několika účely. Jeden z nich je zajištění bezpečnosti České republiky. Ve veřejných sdělovacích prostředcích bylo avizováno prostřednictvím ředitele BIS, který o tom mluvil na semináři Vnitřní bezpečnost a odolnost státu v naší Sněmovně, že je podle něj nutné rozlišovat mezi běžnou politickou debatou, která patří k demokracii, a dezinformačními útoky proruských aktérů, které směřují proti dohodě nebo lidem, kteří za ní stojí. Toto lze analyzovat i tak, že bude BIS pečlivě sledováno, kteří poslanci budou vystupovat proti smlouvě a jakým způsobem budou argumentovat.

Dále by mne zajímalo, kde končí běžná politická debata a kde začínají dezinformační útoky proruských aktérů. A to mne vede k myšlence retroaktivity posuzování této problematiky, a tím k možné obavě mnoha poslanců z otevřeného vyjádření svého názoru z důvodu jejich možné dehonestace jako ruské páté kolony. Tak budu pokračovat.

Možné a velmi pravděpodobné rozmisťování jednotek americké armády blíže hranicím Ruské federace vytváří tlak na tento stát, který bude zajisté adekvátně reagovat, což povede k další eskalaci již tak velkého napětí nejenom v oblasti střední Evropy, ale i v celém euroasijském regionu a také ve světě. Základní otázka, kterou si musíme položit, je také, jaké typy zbraňových systémů budou případně já neříkám, že teď, ale případně dislokovány na území České republiky, aby se staly dostatečnou hrozbou pro Ruskou federaci. Nakolik tyto zbraně budou obranné, nakolik útočné, a to včetně jaderných zbraní a jejich nosičů.

A ptám se, jestli tato realita zlepší, nebo zhorší naši bezpečnost v budoucnu, pokud se tak stane?

Tato situace potom vedla k mimořádné eskalaci napětí ve střední Evropě, kterou vyřešila až dohoda mezi vrcholnými zástupci Spojených států amerických a Sovětského svazu koncem osmdesátých let minulého století.

Vezměme článek 4 umisťování obranného vybavení, zásob a materiálu. Při plném respektování suverenity a zákonů České republiky včetně jejích mezinárodních právních závazků mohou ozbrojené síly USA do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemného dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat a je to pravda, je tady napsané obranné vybavení, to tu skutečně je, zásoby a materiál. Samozřejmě definice obranného vybavení jsem nenašel. Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty, rozvrhy dodávek takového umisťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí. Strany či její výkonné orgány budou podle potřeby konzultovat a koordinovat činnosti podle tohoto článku.